Pokud tento instrument bude v zákoně zachován, tak my se zcela otevřeně jako Sněmovna přiznáváme k tomu, že se vracíme k principu, kdy jedině a pouze z politického důvodu, kdy se nám nějaký tajemník nelíbí a možná to vychází z nějaké konkrétní praxe a zážitku, který už tato vláda měla. Ale potom, pokud nejsme spokojeni s jedním konkrétním úředníkem, tak přece kvůli tomu nebudeme v právním státě novelizovat zákon, který zrovna v daném bodě prostě a jednoduše funkční byl. Ta původní myšlenka se nám vytratila zcela. Další záležitostí jsou námitky proti služebnímu hodnocení. Vždyť přeci my musíme v logice věci zůstat u konstatování Senátu a zachovat úředníkům jejich jedinou legitimní možnost, jakou se mají právo bránit proti zvůli svých nadřízených.

A uvědomme si už definitivně, že státní správa, státní služba prostě nemá být pouze houfem poslušných jedinců, kteří budou vykonávat nějakou politickou vůli v té dané době. Nenastavujme takto ty parametry. Zamysleme se nad tím, co nám senátoři vzkazují. Domnívám se, že pokud skutečně chceme zajistit, aby státní služba v České republice lákala do svých řad odborníky, lákala lidi, kteří mají chuť státu svojí odborností sloužit ve státní službě, tak musí mít záruku, že se nestanou obětí toho, že je stát řízený jako firma. Tak.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení ministři, vážená paní senátorko, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád připojil k tomu, co tady říkal přede mnou kolega Vít Rakušan. Víme, že zákon o státní službě, který přijala minulá Sobotkova vláda, směřoval právě k tomu, aby došlo k odpolitizování státní správy. Právě proto, aby tam mohla být zachována kontinuita, odbornost. A v té situaci, v jaké se pokouší s tímto zákonem nyní manipulovat současná vláda, tak to skutečně a ne že by tam nebyly věci, které by bylo potřeba opravit, to jistě ano. Ale na základě zvláště toho pozměňovacího návrhu paní ministryně Dostálové se dostáváme do situace, kdy ten zákon bude úplně, zcela zbytečný. Já bych tady chtěl poděkovat paní senátorce Seitlové a Senátu jako celku za to, že zde skutečně Senát připomněl to, co tady opakovaně zaznívalo i v rozpravě při projednávání služebního zákona.

Vláda tvrdí, pane premiére, tvrdíte, že kárné řízení u státních tajemníků nefunguje. Jestli mi můžete tedy prosím odpovědět, proč v novele neřešíte změnu kárného řízení a místo toho je u tajemníků úplně rušíte. Druhá otázka. Tvrdíte jako vláda, že politizace u státních tajemníků nehrozí a že je pouze dává do stejného režimu, jako má nyní náměstek pro státní službu, přičemž odvolání bude možné jen v krajních případech. Co tedy vláda touto změnou sleduje jiného než snazší odvolávání státních tajemníků?